Chci říci a uvádí se to i v důvodové zprávě a myslím, že to stojí za pozornost , že v Česku nikdy nebyly prováděny přesné analýzy spotřeby lehkých plastových odnosných tašek.

To prosím cituji z důvodové zprávy.

Dále se zde píše, že za účelem nezbytné transpozice předmětné směrnice je proto navrhováno stanovit v zákoně o obalech opatření, které zajistí, aby za lehké plastové odnosné tašky spotřebitel v místě prodeje výrobku uhradil minimálně náklady, to znamená, aby za ty tašky platil.

Já chci říci, že tato novela by skutečně spíše měla směřovat někam do nějakých rozvojových zemí, kde plastové tašky a obecně odpady jako takové jsou obrovským problémem.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Michalu Kučerovi.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Není tomu tak.

Tím bylo dosaženo toho, že se vlk nasytil a koza zůstala celá.

Ve druhém čtení nebude žádný extra velký prostor na nějaké změny.

Takže to bude spíše jen v otázce teorie. Čeho je ale tady podle mého názoru třeba si povšimnout, a pan ministr ani pan zpravodaj se o tom kupodivu nezmínili. V zákoně je jako příloha číslo 3 tabulka stanovující požadovaný rozsah recyklace a celkového využití obalového odpadu.